My máme připraveno další opatření v novém zákoně o odpadech, který půjde brzy do Sněmovny k projednávání.

Stejný systém funguje od 1. ledna letošního roku na Slovensku.

Já tedy vnímám, že ubylo krádeží, protože ani u nás v obci už dlouho nikdo nespadl do kanálu, co platí tato vyhláška.

A mě zajímá postoj ministerstva, jak by se k tomuto stavělo. Protože je to také jisté opatření, které může být do jisté míry kontroverzní, protože přece jenom na těch vesnicích je víc toho odpadu z rekonstrukcí rodinných domků a podobně.

Děkuji. To bude velmi stručné.

Za druhé nebo za třetí bychom podle našeho názoru postihli velmi širokou skupinu lidí, kteří mají legální železný odpad, železný šrot doma a nemohli by se ho v podstatě legálně zbavit za peníze, což si myslím, že by bylo zcela nespravedlivé.

Děkuji za slovo.

Kde je stanoveno, jaké bude postavení technického provozovatele systému a jeho zaměstnanců a s tím spojená ochrana citlivých dat? Jak budou jednotlivá citlivá data zvlášť legislativně ochráněna před zneužitím? Jak budou mít osoby povolující přístup do registrů stanovenu povinnost posuzovat proporcionalitu poskytování osobních údajů? Jak bude mít každý pacient zajištěn přístup ke všem údajům, které mají být o něm zpracovávány? Proč se zdravotnický informační systém neřídí stejně přísnými pravidly jako jiné základní registry? Proč se pro řízení ekonomiky nevyužívají existující data ze zdravotních pojišťoven?

Musí být zřejmé, kdo, kdy, co a za jakým účelem v registru dělal. Žádám tedy opakovaně o přímou odpověď na všechny položené otázky a současně o sdělení, jaká bude konečná podoba vytvářené databáze a kdo konkrétně z lidí pracujících na ÚZIS nebo pro ÚZIS pracuje současně pro komerční farmaceutický výzkum.

Pokračujeme interpelací pana poslance Milana Šarapatky na nepřítomného pana ministra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, děkuji za slovo, pane předsedající. Před několika dny, pane ministře, došlo ke spojení hnutí Úsvit s hnutím Blok proti islámu.

Děkuji vám. Písemná odpověď jistě bude zajímavá. Končím tuto interpelaci. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dovoz dumpingového čínského zboží by tak ohrozil české, potažmo i evropské ocelářství a následně by jej mohl úplně zlikvidovat. Vážený pane ministře, mám na vás tyto dotazy. Jaké konkrétní kroky podniká? Za druhé, co brání tomu, aby pro Čínu platila stejná pravidla trhu jako pro nás včetně ekologických aspektů?

Děkuji za odpovědi.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane ministře, bylo to 21. ledna tohoto roku, kdy byla projednávána na plénu Sněmovny interpelace, byl to sněmovní tisk 673, který jsem podala. Protože co mně bylo vašimi ústy zodpovězeno.